Pokud nebude přijat návrh Senátu v bodě 3, ten myslím, že je v zásadě svým způsobem nejhorší, protože znění Poslanecké sněmovny vlastně schválilo, že pokud se týká staveb státu, to znamená silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic, tak se za zábor zemědělského půdního fondu neplatí, nicméně u krajů a obcí tomu bude naopak. A bohužel nemůže v této chvíli platit ani argument ministerstva, se kterým tedy přišlo u nás do Senátu na jednání, že vlastně se tím brání jenom tomu, že se přelévají peníze z jedné do druhé kapsy. Bohužel fakt je takový, že část finančních prostředků jde do rozpočtu obcí, takže pokud bude tento zákon v tomto znění schválen, bohužel musím konstatovat, že zatímco stát nebude obcím platit nic, tak obce budou platit státu za výstavbu místních komunikací a silnic II. a III. třídy.

A pokud se týká obcí, tak v obcích neplatí, že se nestaví nové silnice. Naopak! U veškeré bytové výstavby musíte postavit příslušné komunikace, místní komunikace a všechny místní komunikace se tímto způsobem velmi výrazně prodraží. Bod číslo 4 řeší problém veřejně prospěšných staveb na zastavitelné ploše, to znamená tam, kde už byl dán souhlas od orgánů chránících zemědělský půdní fond. A zase si dovolím upozornit, že pokud bude schválena verze Poslanecké sněmovny, tak v mnoha případech to bude znamenat, že platby za vynětí ze zemědělského půdního fondu budou dražší než hodnota celé té stavby.

Pardon, u bodu 5 se to týká průmyslových zón.

Bohužel musím zdůraznit, že se to netýká velkých zón, které jsou opatřeny tím, že jsou zaneseny v podstatě v plánech Ministerstva průmyslu, a já to považuji za naprosto správné, ale na druhé straně se to bohužel týká malých zón u jednotlivých obcí a měst, které prostě jsou místního významu, a znovu říkám, jsou to zóny, které mají souhlas se zastavěním od orgánů, které mají zemědělský půdní fond bránit.

Vážené kolegyně, kolegové, já se omlouvám, že jsem vás dlouho zdržoval, nicméně já tento návrh opravdu považuji za zvláště významný a jeho dopad pro rozvoj měst a obcí je zásadní, a proto jsem si dovolil vás zdržet tak dlouho, jak jsem vás zdržel. Na závěr chci znovu zdůraznit dvě věci. Bez souhlasu orgánů, které pečují o zachování zemědělského půdního fondu, nelze podle senátního znění udělat nic.

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Dámy a pánové, prosím o pochopení.

Pane předsedo, prosím, myslíte ihned, nebo po skončení rozpravy? Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já se pokusím být velmi stručný a jenom bych krátce reagoval na informace, které tady zazněly zejména z úst pana senátora Martínka. Určitě má pravdu v tom, že tento zákon má širší souvislosti a souvisí s celou řadou a váže na celou řadu dalších zákonů, a zejména bych podtrhl tu větu, kterou řekl úplně na závěr, že z jeho pohledu, nebo z pohledu změn, které byly přijaty v Senátu, se jedná o snahu o zajištění rozvoje měst a obcí. To je pravda, v tom prostřednictvím pana předsedajícího, pane senátore, určitě spolu budeme souhlasit. Nicméně já bych se vrátil krátce do historie, proč vlastně vznikla novela tohoto zákona a jak se těžko hledal kompromis, protože předpokládám, že většina z nás ví, že jeden centimetr ornice se tvoří sto let. Na druhé straně stávající vládní koalice má ve svém vládním prohlášení a v programu vlády snahu o podporu nových pracovních míst.

Diskutovali jsme o nich na zemědělském výboru, na hospodářském výboru, na další výborech, kde se tato novela projednávala.

Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany za náš poslanecký klub po dnešním jednání, kdy jsme tuto věc velmi intenzivně diskutovali.